Teď tady zmíním vystoupení pana poslance Horáka, který při prvním čtení tady prohlásil: Tady dva dny zaznívají informace, že tady budou umisťováni vojáci, budou tady vznikat základny. Není to pravda. Takže ty dezinformace, ty právě vznikají tady. Opakovaně zde bylo konstatováno, že zde žádní cizí vojáci a základny nebudou. Paní ministryně prohlásila: Dohoda nedává ozbrojeným silám Spojených států amerických právo pobývat na území České republiky. Jejich pobyt musí vždy schválit vláda nebo Parlament České republiky podle článku 43 ústavy. Pokud bude pobyt amerických ozbrojených sil schválen podle článku 43 ústavy, právní postavení amerických vojáků se bude řídit následně dohodou.